Další dohodnutá práce přesčas ve zdravotnictví je ryze dobrovolný opakuji dobrovolný institut, který je zvýhodněn příplatkem za práci přesčas ve výši 25 % průměrného výdělku. Nedochází k navýšení úvazku lékařů a zdravotníků. Žádný ze zaměstnanců s další prací přesčas nemusí souhlasit.

Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám, pane ministře.

Otevírám rozpravu, do které eviduji několik přihlášek. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo. Vím, že jsme ve třetím čtení a tady bychom měli jenom legislativně technické, ale tak jenom lehce vás zdržím. Při projednávání tohoto tisku, transpozice dvou směrnic Evropy, jsme žádali, abychom ji dostali na projednání zdravotního výboru. Nestalo se tak. Tak se to iniciativně vzalo na zdravotní výbor a hodně dlouze jsme o tom diskutovali.

K čemu to povede? To odůvodnění.

Dámy a pánové, co se tím stane?

Já vás tedy chci poprosit, vím, že na tom sociálním výboru jste dali zamítavé stanovisko, vím, že pan ministr říká: nemůžu nic dovolit.

Všechno bude tak jak doteď, kvalitní pohodové. To není žádné politikum.

Děkuji. Nyní vystoupí paní poslankyně Andrea Babišová a připraví se pan poslanec Miroslav Janulík. Děkuji za slovo, pane předsedající.